Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které taktéž... Já jenom formálně bych se přihlásil k návrhu usnesení, které je obsahem sněmovního dokumentu 6209. Není zájem o závěrečné slovo. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je definováno v tomto sněmovním dokumentu, jak jej přednesl pan předseda kontrolního výboru. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat.